Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise, pan poslanec Martin Kolovratník. Děkuji za slovo i za politickou dohodu, že jménem volební komise vás tedy mohu provést velmi krátce tím standardním bodem návrh na změny složení orgánů Poslanecké sněmovny. Požádali mě o vyhlášení té lhůty kolegové poslaneckých klubů SPOLU, my jsme tedy tu lhůtu vyhlásili do úterý 13. června do 12 hodin. Návrhy poslaneckých klubů jsou následující.